To je smysl našich pozměňovacích návrhů.

Kolegyni Chalánkovou požádám ještě o strpení, protože pan poslanec Gabal se přihlásil také k faktické poznámce. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já bych navázal na předřečníka vaším prostřednictvím.

Myslím, že současný návrh není dost důsledný v tom, aby podpořil ten kariérní princip. Proto vítám pozměňovací návrhy, které tam došly, a budu se velmi zajímat o názor zahraničního výboru jako celku. A teď řádně přihlášená paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Zde předkládám dva návrhy na dvě změny: Část první.